Další výhrady, které pan prezident uplatnil, zase odpovídají tomu, o čem se tady již dlouhodobě diskutovalo, to je ona délka praxe.

Já myslím, že státní služba má depolitizačních a stabilizačních mechanismů více než dostatek, ba naopak, v průběhu rozpravy, která tady zaznívala, jsem byl spíše kritizován za to, že bychom některé stabilizační mechanismy, jako bazény a další, měli spíše vypouštět než dále naplňovat. Proto ani této námitce prezidenta republiky úplně nerozumím. Myslím, že je správné, aby tam ta vnitřní konkurence existovala a aby skutečně každý představitel i státní služby, který je na vedoucím místě, byl jednou za pět let podroben přezkumu, výběrovému řízení, zda je na té pozici správně, nebo zda už dorostli jiní, noví, mladší, kteří ho vymění. Ostatně my jsme této zkoušce podrobováni jednou za čtyři roky, nikoliv jednou za pět let. Proto doporučuji, abychom veto prezidenta republiky přehlasovali. Děkuji za pozornost.

Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si jako zpravodaj dovolím pouze shrnout, k čemu došlo, a posléze se vyjádřím v rozpravě. Ale nějak se neslyším, paní předsedkyně. Páni kolegové, paní kolegyně, ještě jednou vás prosím o ztišení.

Prezident zákon nepodepsal a dne 18. 11. 2022 zákon vrátil Poslanecké sněmovně. Prezident velmi stručně a výstižně shrnul své výhrady. Jeho zásadní výhrada zní: funkce takzvaného politického náměstka není v organizačním uspořádání správního řádu stupněm řízení, jeho úkoly jsou v zákoně vymezeny zčásti neurčitě a zčásti v minimální míře a v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku. Jde o úpravu, která do žádného zákona, natož do zákona o státní službě, nepatří. Dále pan prezident vyjádřil pochybnost, nakolik je tato novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace výkonu státní správy, jelikož uvedu všechny body, které uvedl pan prezident umožňuje zvýšit počet takzvaných politických náměstků a na druhé straně dosavadní takzvané odborné náměstky, tedy náměstky pro řízení sekcí, přeřazuje do funkce vrchní ředitel sekce. Snižuje požadavky na délku praxe u osob ucházející se o služební místo představeného, například není zřejmé, jakou kvalifikaci bude mít osoba ucházející se o místo vedoucího služebního úřadu, která v období patnácti let vykonávala čtyři roky činnost podle § 5 patřící pod státní službu a dalších jedenáct let se živila úplně něčím jiným. Obdobně to platí pro uchazeče o služební místo vrchního ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení. Stanoví, že do služebního místa vedoucího služebního úřadu, vrchní ředitel sekce nebo ředitel odboru jsou osoby jmenovány na dobu pěti let, což předkladatelé odůvodňují tak, že se tím ve státní službě zvýší vnitřní konkurence a sjednotí kariérní postup.

Já se omlouvám, že vás přerušuji, ale hladina hluku je skutečně příliš vysoká. Tolik za mě jako zpravodaje, ale hlásím se do rozpravy jako poslanec s přednostním právem. Ano, mám vás tady v pořadí přihlášených. Nyní tedy otevírám rozpravu. Připomínám ještě, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Do rozpravy už je několik přihlášených s přednostním právem. Následují paní předsedkyně Schillerová, paní místopředsedkyně Dostálová, paní zpravodajka a další přihlášení, tedy zatím přihlášená paní poslankyně Štefanová. Nyní tedy prosím prvního přihlášeného s přednostním právem, pana předsedu Okamuru. Ostatní ještě jednou žádám o ztišení. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou novelu takzvaného služebního zákona, kdy Fialova vládní pětikoalice si chce udělat nové politické trafiky za veřejné stovky milionů korun ročně pro představitele jejích politických stran.

Vládní pětikoalice Petra Fialy chce totiž zavést neomezený počet politických náměstků na ministerstvech.